A samozřejmě prosím všechny o podporu, protože vím, že mnozí poslanci, nebo někteří mimo hnutí Úsvit, budou hlasovat pro tuto novelu.

A nepolitikařme! Děkuji za podporu.

Omlouvá se z dnešního jednání z pracovních důvodů pan poslanec Rom Kostřica, dále se z jednání omlouvá od 10 hodin pan poslanec Karel Tureček a pan poslanec Ivan Gabal. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Ne, dobře. Pak dám faktické poznámky pana kolegy Chvojky a potom bude pan poslanec Tejc a pan poslanec Petr Adam. Pane předsedo, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené torzo vlády , kolegyně, kolegové, mám jednom krátkou poznámku a pak tři procedurální návrhy. Krátká poznámka k tomu, jak se rozčiloval pan předseda Okamura. Musíme si zvykat. Protože vláda skoro vždycky řekne, že přináší vlastní lepší systémový komplexní návrh. U našich návrhů zákona, které přijdou na příští schůzi, jsem četl stanovisko Legislativní rady a pak celé vlády, že to sice není špatné, ale není to systémové, není to komplexní a je třeba se na to podívat jinak a zeširoka a pořádně. Tak to prostě bude. Za prvé navrhuji tento bod přerušit do příchodu paní ministryně Válkové. Jednak bych chtěl navrhnout, aby Sněmovna souhlasila s tím, že nastaly mimořádné okolnosti a mohla změnit program i třicet minut po zahájení jednacího dne.

Děkuji panu předsedovi.

Pardon, chtěli jste odhlásit. Prohlašuji hlasování 181 za zmatečné. Všechny jsem vás odhlásil a prosím přihlaste se svými hlasovacími kartami.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Budeme mít tedy ve 12 hodin napevno zařazené body 85 a 86. Nyní tedy přistoupíme k jednotlivým přihláškám. Faktická připomínka pana poslance Chvojky a poté řádně přihlášení páni poslanci Tejc... Ještě ten třetí návrh, který přednesl pan poslanec předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, tzn. přerušení tohoto bodu do příchodu paní ministryně Válkové. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 184 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh, žel, nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat v jednání, a to přihlášenými poslanci.

Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já k tomu předchozímu hlasování. Nezlobte se na mě. Vy něco říkáte veřejnosti teď mluvím k poslancům hnutí ANO a děláte přesný opak. Můžeme si myslet o návrhu pana předsedy Okamury, co chceme, nicméně si myslím, že je jeho právem vyžadovat, pokud dá návrh, tak aby tady paní ministryně Válková seděla. Nechováte se férově. My jsme tady taky pokryli naprostou blamáž ministra dopravy, taky jsme tady mohli předvádět stejné scény, když se mu povedla naprosto neuvěřitelná záležitost, kdy tady obhajuje návrh zákona a ve Sněmovně leží úplně jiný nebo poměrně diametrálně odlišný.